Ten základní problém a já se nebudu zabývat právními výklady ani cenami zemědělské půdy, protože to je debata, která vlastně mate celou tu věc. Chápete, ono skutečně... Ono šlo proti tomu způsobu, jak se tady napravovaly křivdy.

A ten rozdíl mezi těmi majetky církví a mezi těmi fyzickými osobami byl v tom, že jestliže tam jsme prováděli pouze zmírňování křivd, tak tady jsme u těchto právnických osob provedli vyrovnání, takže jsme vlastně akceptovali všechno, co ony uplatnily. Nikdo jiný takovýto postup, takovouto výhodu neměl. Chápete, to je ta neférovost. A mně připadá fenomenální, když tady pan Marek Benda řekl větu, že u církví je nejjasnější, že to bylo spravedlivé. A já vám řeknu proboha proč?

Jako na základě jaké spravedlnosti, na základě jaké pozice si může dovolit tady někdo říci, že u těchto to bylo spravedlivější? Nic proti církvím. Já naprosto respektuji jejich roli ve společnosti.

On tam říká: My katolíci i vy komunisté máte na rukou krev. Rozumím tomu dodnes.

Všichni víte, že s tím majetkem církvím to bylo složité, že vlastně nikdy nebyl úplně jejich. Takhle to přece nikdy nebylo. To všechno je součástí té historie. A vy pak přijdete a zjednáváte spravedlnost tímto způsobem, že řeknete, tady je to spravedlivější než u těch ostatních. Ano, prostřednictvím předsedajícího pane Marku Bendo, tuhle větu nikdy nevysvětlíte! Je nesmyslná.

Jediná šance byla, že najdeme rozumnou dohodu. Ale ta tehdy, když si vzpomenu na tu noc, jak to tady probíhalo, tehdy nebyl vůbec zájem takovouto rozumnou dohodu najít, protože, chápete?, vůči minulosti nejsme schopni zjednávat spravedlnost. A jediné, co můžeme udělat, to nějakým způsobem přiměřeně zmírnit. To je jediné, na co máme sílu jako Sněmovna. Vy jste provedli takový postup a takový přístup, který byl svévolný, ve kterém jste celou tu debatu vlastně uťali, dali jste najevo, že se zčásti nebudete bavit a šli jste proti velké části společnosti. Ale nikdo nemá právo v této zemi zjednávat spravedlnost v takovéto oblasti, která se týká historie, aniž nebuduje dohodu s tou společností.

Chápete, v této zemi, ve které, já už jsem to tady kdysi říkal, když se něco ukradne, tak v této zemi se vrátí těm, kteří jsou okradeni, ani ne pět procent. Pět procent je těch, kterým se vrátí to, co se ukradne. To vás nezajímá, když chcete vracet to, co je ukradeno? Ale vy jste se rozhodli, a to byste měli vysvětlit, proč zrovna tady je to tak spravedlivé.

Že takovýto zákon prostě nikdo nemůže podpořit?

Vy jste tehdy tím rozhodováním odcizovali politiku normálním lidem.

A ne tehdy, když jste se v podstatě zachovali velice arogantně v této Sněmovně. A dneska stejně arogantně říkáte, že to je trapné, fuj, já se tím musím tady zabývat. Takže není. To byla otázka času, kdy se vám to vrátí! Proto to tady máte znovu. Jak to lidé sledují, tak tady docházejí. Říkají, my tady, Prahazápad, církve zablokovaly pozemky, není možné se s nimi bavit. Není možné s nimi jednat. Konkrétní problémy, které z toho vznikají. Já si pamatuji, že církve slíbily, že budou předávat výroční zprávy. Ne. Církve slíbily, že nebudou podávat žaloby. Pamatuju se, jak se to slibovalo. Stovky žalob podaly! Takže to opravdu nefunguje, tak jak vy jste tvrdili. Takže jenom ten váš takto neférově, nespravedlivě přijatý zákon jenom plodí další křivdy a nespravedlnosti. A žádnými pěknými řečmi tohle prostě nenapravíte dneska. Jak se tady docela arogantně říká, jak si tady člověk vůbec může dovolit při něčem takovém sedět?

Že nebylo nic prostě, na čem bychom se tehdy slušně shodli, když se týká to právě historie, kde je to téměř povinnost se shodnout. Takže já naprosto podporuji v této situaci to, abychom se zabývali tím, jestli není možné to, co se tehdy takto přijalo, učinit spravedlivějším. A proto souhlasím s touto debatou. Ano, teď se o tom můžeme bavit. Proč jsme nemohli tehdy. Bavit se o něčem, co jsme schopni veřejně hájit.

Například ještě jeden výrok mě napadá, že přece odluka církve od státu, to je přece pro nás požehnání. Ani nevím, že by o tom proběhla nějaká veřejná debata předtím, že bychom si vyjasnili, co tím myslíme. A tu debatu jste vůbec ani tehdy neotevřeli, když vám o tohle šlo.